Prostřednictvím paní předsedající. Prostřednictvím paní předsedající, pardon. A teď co se týče pana Rakušana, pana ministra.

Tak já nechápu, proč zase na mě útočíte. Ale nenechám si to líbit. Pan ministr telefonuje.

A já vám to teďka vysvětlím.

A ta otázka je úplně jednoduchá.

Takže ty otázky jsou jednoduché:

Tak to je všechno. Děkuju.